My jsme tady dospěli k nějakému názoru, že některé zboží se prostě prodávat může a nějaké se prodávat nemůže, ale bohužel, já jsem si obvykle kupoval ponožky a trenky v Lidlu.

No kolegové, já nevím, jak jste na tom vy, ale mně to prostě dochází, a je poměrně zvláštní záležitostí to, že přijdete do obchodu, v tom obchodu to zboží je, ale je to přelepené červenou páskou a nemůžete si to koupit. Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Není zájem. Děkuji za slovo. Já se hlásím k tomu usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě. Děkuji za slovo.

Ne, takže končím podrobnou rozpravu. To není ještě hlasování.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem trochu nešťastný z postupu ANO, které vyobstruovalo tento bod, protože to usnesení jsem načetl už včera a obdržel ho včera předseda poslaneckého klubu ANO už včera, případně zastupující místopředseda, a stejně tak ho měla k dispozici vaše místopředsedkyně klubu.

Nechci nikoho omezovat, jenom aby to bylo formálně...

Tak prosím, místopředseda Sněmovny. Děkuji.

Děkuji.